Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Není tomu tak. Tudíž v tuto chvíli končím prvé čtení tohoto návrhu zákona a končím projednávání bodu číslo 69.